Potom jsou na řadě kraje, a když to bude všechno vydiskutováno, tak to předložíme do výboru ve Sněmovně k diskuzi.

Děkuji za slovo.

Pane premiére, mezinárodní smlouva je napsána zcela jasně a hovoří o likvidaci těchto min, nikoliv o jejich rozebrání a uložení ve skladu, přičemž toto jejich uložení přiznalo i Ministerstvo obrany. Jak je možné, že se toto v České republice vůbec může dít? Je vám jasné, že jde o nemorální, nelegální obchod, který je navíc v rozporu s mezinárodními smlouvami?

Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď.

Toto tvrzení není pravdivé, je to lež.

Všichni nájemci měli platné licence a oprávnění pro nakládání s tímto materiálem.

I proto, aby Česká republika dokázala podobným případům čelit, byla zpracována Národní strategie pro čelení hybridnímu působení, kterou schválila vláda. Děkuji. Prosím. Velice stručně, pane premiére, za prvé, Ministerstvo obrany to ústy svého mluvčího potvrdilo, že ta těla těch min v tom skladu byla.

A druhá věc.

Ale pane poslanče, hlavní problém je, že v roce 2011 tyto sklady byly pronajaty soukromým firmám.

Paní poslankyně Pekarová Adamová bude interpelovat pana premiéra ve věci cesty vicepremiéra do Moskvy. Děkuji za slovo. Nejsou to ale žádné informace, a přesto jste mi neodpověděl ve své včerejší odpovědi, proto se zeptám znovu. Zajímalo by mě, kdy jste se přesně a od koho dozvěděl o inkriminované plánované cestě pana Jana Hamáčka do Moskvy?

A pokud mu nevěříte, tak zda má vaši důvěru i nadále.

Děkuji za slovo. Já jsem se snažil odpovídat.

Děkuji. Prosím.

To je, myslím, v tom příběhu jedna docela důležitá a podstatná informace. To stačí odpovědět jednoduše: Ano, ne, věřím, nevěřím. A v tom případě samozřejmě také, pokud ne, pokud nevěříte, tak má i nadále vaši důvěru jako vicepremiér vlády, jejímž jste předsedou?

To by mně třeba osobně vadilo. Děkuji.

Taky nemusím všechno jako vědět. Takže on to měl na starosti a pro mě bylo podstatné, že zkrátka ta cesta se neuskutečnila.